Jeho vinou, nebo jeho nečinností, však pokračují problémy s čerpáním evropských peněz. Ty peníze jsou předfinancované z českého rozpočtu a stačí o ně požádat, ale musí se o to ministr financí starat.

A tak dále, a tak dále. Je to o tom, že se staráte a že ten rezort prostě řídíte. To tam dneska nevidím.

Již dnes většina ekonomů komentuje, že windfall tax nastavená ministrem Stanjurou na sektor bankovnictví nebude mít zcela odpovídající a očekávaný fiskální dopad.

Opětovně také pětikoalice není schopna využít plně potenciál společnosti ČEZ a ostatních státních podniků.

Protože přišly tuším Hospodářské noviny s tím, že se tam připravuje nějaká takováto úprava.

Ta čísla jsme prezentovali, kolik tady skončilo různých bankomatů, heren a tak dále a místo toho jsou tam prospěšné věci, na těch místech. Začala fungovat Celní správa. Prostě bojovali jsme proti hazardu. Co však musím přiznat, nepodařilo se ani Andreji Babišovi jako ministrovi financí, ani mně prosadit sazby, které jsme po diskusi s experty měli nastavené a doporučené, protože hazardní lobby napříč Poslaneckou sněmovnou je neuvěřitelná.

Podívejme se do jiných evropských zemí. Nedosáhne, nebojte. Tam jsou takové naštěstí se nám to podařilo zavést takové kontrolní mechanismy, že se to nepodaří. Přestaňme už tady prosazovat lobbistické zájmy.

Další věc.

Dneska to víte dobře. Ale přiznejte se k tomu.

Takových mám spoustu. Já jsem tento uvedla, protože mně připadal, že všechny ostatní tak nějak zosobňuje. To znamená jediné.

Příjmy veřejných rozpočtů významně porostou i v následujících letech.

Chápete to?

Skandální! Naprosto odpovídající asociální politice ODS, kterou nám tady ordinovala i v minulých letech.

A tyto finanční prostředky jste měli jen v důsledku efektivního výběru daní současně s narovnáním podnikatelského prostředí.

To jsme celou dobu dělali. Vy jdete evidentně obráceně.

Nikdy to nepustíme!